Chceme také uvést, že v případě schvalování nových léčiv platí princip předběžné opatrnosti. Nelze zde aplikovat presumpci neviny. Naším úkolem jakožto studentů není prokázat nebezpečnost vakcín, ale úkolem farmaceutických firem a agentur určených k jejich regulaci je prokázat jejich bezpečnost. Již nyní však existuje celá řada studií, které deklarovanou bezpečnost těchto vakcín vyvrací. Při výuce na lékařských fakultách jsme vedeni k tomu, abychom všechny laboratorní nálezy posuzovali v souvislosti s celkovým klinickým stavem pacienta. V rámci plošného testování je ovšem tento princip zcela ignorován.

Dále bychom také připomněli jeden ze základních epidemiologických principů, a sice zásadu, že očkování se neprovádí v období probíhající epidemie.

Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. Úmluva o lidských právech a biomedicíně jako ratifikovaná mezinárodní smlouva má dle čl. 10 Ústavy České republiky přednost při aplikaci před běžnými zákony země.

Pokud bychom se nechali očkovat, náš souhlas s tímto zákrokem by nemohl být ani svobodný, ani informovaný a jednali bychom výhradně pod společenským nátlakem.

Bohužel vidíme, jak jsou výše uvedené etické principy pošlapávány. Tyto připomínky vám může pomoci řešit váš poradce, pan doktor Marek Orko Vácha. Pochybnosti k očkování pod nátlakem vyjadřuje mnoho expertů. Vzniklo několik deklarací, pod které se podepsaly tisíce lidí.

Jsme přesvědčeni, že svobodná a otevřená akademická diskuse je nezbytná pro pravdivé vědecké poznání.

Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že předkládaná oficiální stanoviska nemohou být výsledkem adekvátní odborné diskuse. Pro společnost je velmi nezdravé, pokud se rozděluje na dvě skupiny. V současné době je to rozdělení na očkované a neočkované.

To opět vyvolává obtíže při hledání pravdivého vědeckého poznání. Podstatná část populace podstoupila vakcinaci nikoliv z důvodů zdravotních, ale spíše ze sociálních a existenčních.

Nyní jsou nuceni podstoupit dokonce třetí dávku očkování, aby mohli alespoň základním způsobem fungovat ve společnosti.

To je pro nás zcela nepřijatelné a vyzýváme vás k urychlenému zrušení diskriminace občanů na základě jejich svobodného rozhodnutí nepodstoupit medicínský zákrok podmínečně schválenou vakcínou. Chybí nám také jakékoli racionální vysvětlení, proč jedinec s negativním PCR testem nemůže navštívit výše zmíněná místa. Domníváme se tedy, že toto aktuálně platné opatření jako jedno z mnoha je pouhým nástrojem, jak donutit občany podstoupit vakcinaci. Zároveň jsme ovšem přesvědčeni, že by vstup do těchto míst neměl být podmiňován ani testem, ani očkováním při prodělaném onemocnění. Chceme vás jakožto ministra zdravotnictví vyzvat k důkladnému přezkoumání vašich výroků, že vakcinace je tou jedinou cestou k zamezení úmrtí na onemocnění covid19.

S onemocněním covid19 bojujeme již přes dva roky a stále se jako jediné řešení doporučuje a propaguje pouze očkování, spojené s drakonickými diskriminačními opatřeními. Jednou z nich je prostá prevence, na kterou se z našeho pohledu úplně zapomnělo. V počátku pandemie jsme mohli slýchat argumenty, že na prevenci není čas, avšak ani po dvou letech se v tomto ohledu nic nezměnilo.